Děkuji.

Reagoval bych na pana ministra. Samozřejmě je dobře, že jste dostali miliardu do speciálního školství, že se dále staráte o školství jako celek, nicméně pokud jde o platy učitelů, tak se jedná o takovou částku, kde tato miliarda je málo.

Plánujete, že budou v rozpočtu na rok 2020 zvýšeny platy učitelů o 15 %? Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Velice důležité téma. A stejně důležité a potřebné by tedy bylo rozvinout téma inkluze, protože mnohé politické kluby měly nejen před volbami, ale zdůrazňovaly to třeba i nedávno, potřebu revize inkluze. Není možné to oddalovat, ale je potřeba to řešit a nenechat zajít speciální školství na úbytě. Ale na to teď nemám čas, věřím, že na takový zvláštní bod přijde.

Teď je otázka, kolik ve skutečnosti k učitelům doputuje.

Učitelské povolání prostě musíme zatraktivnit, a ne aby nám hrozil, a hrozí velmi brzy, nedostatek učitelů mnoha oborů. Není to atraktivní, není to stále plně konkurenceschopné a zaplacené tak, jak by bylo potřeba, čili je nutné přitlačit na pilu. A potom prosím k vám kolegům, ale i novinářům: když napíšeme průměrný plat učitele loni vzrostl o 11 %, tak je to hezká informace ale kterých učitelů?

Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, určitě je dobře, že se tady vede debata o platech učitelů. Určitě je dobře, že tady jsou vytyčeny nějaké cíle. Věřím, že i s podporou nás poslanců směrem k Ministerstvu školství a debatě o rozpočtu se podaří slib skutečně splnit.

Myslím, že slib je jasně daný a sliby se mají plnit.

Chtěl bych tady zmínit dvě důležité věci. A potom ještě jedna věc. A tady bych chtěl vyjádřit podporu panu ministrovi, protože vím, že o tom často hovoří.

A pokud tuto možnost ředitelé budou mít, a ředitelé tam jsou proto, že si je zřizovatel vybral, a měli by tedy být na svém místě, tak potom to bude ku prospěchu českého školství. I na toto nezapomínejme. Nedávejme všechno do tarifu, ale nechme co největší prostor právě ředitelům, aby dokázali ocenit kvalitu práce svých učitelů.

Přestože to je jeden z kroků, který vláda učinila, a věřím, že v příštích letech přijdou i další, tak skutečně ty peníze v tuto chvíli do krajů a z krajů pak učitelům přišly a učitelé je mohou dostat.

Čili si myslím, že je namístě udělat aspoň nějakou triviální finanční analýzu.

Samozřejmě myslím na vysoké školství.

Jenom faktická. Co se týká zajištění financování podpůrných opatření, chtěla bych říct, že i moje poznatky z terénu a ze škol jsou takové, že financování podpůrných opatření v běžných školách je dostatečně zajištěno. A upřímně řečeno tohle je i cíl, který dlouhodobě sleduje Ministerstvo školství, a potřebujeme k tomu právě změny financování škol, před jejichž startem stojíme. Říkají: Podívejte se na otázku pomůcek, na otázku toho, jak jsou pomůcky nastaveny, kolik na to můžeme získat finančních prostředků, tam vidíme rezervy, přesuňte tyto finanční prostředky případně směrem naopak k personální podpoře učitelů nebo asistentů pedagoga. A co se týká druhého bodu, tady bych chtěla podpořit pana ministra školství.